Tak co? Náležitosti toho postupu, nebo náležitosti toho znaleckého posudku, když náležitosti znaleckého posudku jsou upraveny přímo v zákoně?

Evidence znaleckých posudků.

V odstavci pátém některé údaje jsou veřejné, některé jsou neveřejné. To bych snad ještě pochopil. Jedná se o dozorové orgány. Ale na základě odůvodněné žádosti udělí správce evidence posudků přístup v nezbytném rozsahu do neveřejné části rovněž jinému orgánu veřejné moci. Jakému jinému orgánu veřejné moci udělí správce evidence posudků přístup v nezbytném rozsahu? Jaké jiné orgány myslíme? Myslíme všechny? Co bude ta odůvodněná žádost? Kdo má právo žádat? Já jsem na tohle strašně opatrný celoživotně, abychom pokračovali cestou, že v nějakých případech má státní moc nějaké údaje, je řečeno, kdo ty údaje smí zpracovávat a kdo s nimi smí nakládat, a pak najednou dáme takovéhle všeobecné zmocnění, jakémukoliv orgánu veřejné moci může být povolen přístup do těchto neveřejných databází.

K § 41.

Ministerstvo spravedlnosti, které by snad mělo být jako fakt jedním z garantů toho, z garantů toho, že se budeme pokoušet ten stát sjednocovat, jeho jako vnitřní logiku právního řádu dávat do jednoho smyslu, abychom věděli, že u přestupku je promlčecí lhůta roční, nebo dvouletá, nebo tříletá, subjektivní a pětiletá, objektivní, nebo něco podobného, nebo řekněte, že to má být jinak. Je to vlastně asi úplně jedno. Proč promlčecí doba činí pět let ode dne, kdy byl přestupek spáchán, bylali přerušena odpovědnost, zaniká nejpozději do sedmi let od jeho spáchání. Já tomu fakt nerozumím, proč musíme i v takovéhle věci jít cestou, že hledáme zvláštní ustanovení pro přestupkové řízení a pro jeho promlčitelnost. Poslední poznámka se týká onoho § 42, který jsem původně na začátku nemohl najít, jak to postupně listuji, kde už jsem předtím jednoznačně říkal, že vidím jako velký problém, pokud nadřízeným správním orgánem předsedy krajského soudu je ministerstvo. Představa toho, že ve správním řízení předseda krajského soudu něco rozhoduje kdyby to byl aspoň osobně ministr, tak to snad ještě pochopím, že se jedná o nějakou snahu vybočit zvláštním způsobem z běžného správního řízení, a řeknu, když to tedy udělal předseda krajského soudu, tak ministr nebo státní tajemník může toto rozhodnutí nějakým způsobem zrevidovat. Ale představa toho, že nadřízeným správním orgánem předsedy krajského soudu je ministerstvo, kde subalterní úředník přezkoumává rozhodnutí předsedy soudu?

Vidím to jako velikánský problém. Děkuji vám za pozornost, kterou jste zatím věnovali mému vystoupení, a v tuto chvíli se loučím s návrhem na to, aby tento návrh zákona, a posléze navrhnu samozřejmě i ty všechny ostatní, byl vrácen navrhovateli k přepracování, protože se domnívám, že trápit se se znalci a znaleckými kancelářemi a znaleckými ústavy v posledních čtyřech měsících Sněmovny při všech problémech, které jsem se pokoušel pojmenovat, je pro nás opravdu nerentabilní. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Marku Bendovi.

Já bych chtěl pouze přiznati, že jsem neřekl úplnou pravdu, pokud mě pan ministr bude poslouchat, aby to věděl. Oba jsou nepřítomni myšlenkově.

Děkuji a těším se na další projednávání. Děkuji.

Myslím si, že už jsme v závěru.